Faktická, paní poslankyně Pekarová Adamová, poté faktická paní poslankyně Fialová. Jako členka výboru pro životní prostředí chci potvrdit, že z vašich úst, prostřednictvím předsedajícího paní kolegyně, nezazněl požadavek na neveřejnost toho bodu, ale na nezveřejnění zápisu, a to je rozdíl.

Je to poučení možná pro příště. Chápu, že děláme všichni chyby.

To myslím, že je na výsost spekulativní.

Tak se věc má.

Děkuji za naprosto přesné dodržení času.

K paní předsedkyni Balcarové prostřednictvím pana předsedajícího. Ano možná tím i ke kolegyni Adamové Pekarové, vaším prostřednictvím možná jsem špatně specifikovala. Ale já nemám v tuhle chvíli jinou možnost se bránit. A možná je to poučení, já neříkám, že ne.

A k paní předsedkyni Balcarové prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji. Faktická poznámka, pan ministr životního prostředí.

Tak pan předseda Bartošek.

Výbory jsou z principu veřejné. Kdo chce, může přijít a může se účastnit jakéhokoli výboru, může poslouchat.

Řada otázek, které jsem chtěl položit, zde již byla dána, takže svůj projev o to zkrátím.

Těch otázek je, pane ministře, spousta.

Zda ti, kteří mají ve svých provozovnách čističky odpadních vod, zda byly zadokumentovány jejich deníky, technologie čištění a zda bylo ověřeno, že nebylo manipulováno s těmito daty.